Paní ministryně financí je přítomna.

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo.

Novela zákona přináší pouze doplnění seznamu statutárních měst, a to o město Třinec, tedy zařazení města Třince mezi statutární města. Za účasti předkladatele i starostky města Třince výbor tento materiál projednal a jednohlasně doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk číslo 36 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku, takže ji končím. Otevírám podrobnou rozpravu.

Pan předseda Stanjura a potom pan poslanec Koten. Dobrý den. Já se omlouvám.

A ještě pan poslanec Koten.

Dobrý den, dámy a pánové.

To je podle mého názoru pozměňovací návrh, který byl pod tímto číslem vložen do systému.

Já se omlouvám. Tak pokud pan poslanec Koten chce doplnit své vyjádření, má prostor.

Je to ve třetí části sněmovního tisku číslo 51. Tak pardon, to se omlouvám. Já děkuji. Dobrá. Tak to je vyřízeno. Já prosím sněmovnu o klid!

Zeptám se, kdo ještě chce vystoupit v podrobné rozpravě. Pokud nikdo, tak podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova pana předkladatele, popř. pana zpravodaje. Není zájem. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Stanjury, aby se garanční výbor tímto zákonem již nezabýval. Zeptám se pro formu, zda zde není veto dvou poslaneckých klubů proti tomuto postupu, nebo 20 poslanců. Nezaznamenal jsem to. Takže návrh je hlasovatelný.

Kdo je proti?

Končím druhé čtení tohoto návrhu.